Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme po přestávce pokračovat.

Na žádost vás odhlásím a prosím, abyste se opět přihlásili svými identifikačními kartami. Chvíli počkáme, než se ustálí počet přihlášených.

Pokud není námitek, budeme hlasovat o návrzích z grémia najednou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o dalších přednesených návrzích, nejprve o návrhu pana předsedy Okamury, který navrhuje nový bod s názvem Škodlivá Fialova vláda neřeší zdražování a měla by podat demisi.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 86. Návrh byl zamítnut, a nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Ještě podotýkám: prosím, ti, kteří přednesli své návrhy, aby sledovali obsah návrhů tak, aby pokud by došlo k nějaké chybě, abyste je mohli opravit. Děkuji. Ano prosím? K hlasování?